Děkuji.

Nechtěla jsem vystupovat, ale nemám ráda, když mluví někdo o něčem, o čem nic neví. Pane poslanče Kučero, to bylo na vás. Tady to máme všichni.

Jednou tady vystupujete jako klub koalice, jednou tedy já už se v tom nevyznám, ztrácím, ale budu se snažit, abych se v tom zorientovala, je to celkem jedno takže vy říkáte: klub, který má čtyři poslance a to vůbec teď nechci rozvíjet, abych nezdržovala, zda je vůbec v souladu s obecně závaznými právními předpisy vznik takového klubu, to jsme si tady také říkali celé odpoledne tak má mít jednoho místopředsedu, a další a další, všichni méně, a ten, kdo má 72 poslanců, tak ne? Takže upíráte největšímu opozičnímu klubu, aby měl dva zástupce s přednostními právy ve vedení Sněmovny.

Na tom jsem zvlášť citlivá.

A já si teď studuji koaliční smlouvu.